Podle mého názoru a úsudku je nejlepší cesta tento zákon neschválit, tak aby se Ministerstvo vnitra znovu muselo konsolidovat v této oblasti a aby zkrátka předložili návrh nový, jednoduchý, srozumitelný, který formou všeobecných výjimek osvobodí anebo zmírní dopady do života této společnosti, společnosti všech lidí v České republice.

Takovéhle nesmysly.

Prostě to někde uteklo. Jestli za to nese politickou odpovědnost ten přepředministr, já nevím.

Myslím si, že pokud tento zákon projde a teď nezávisle na politickém přesvědčení, spektru, koalici, opozici tak bude mít obrovský dopad do této společnosti. A každý z vás, kdo nepodpoří jeho neprojití, na tom ponese spoluodpovědnost. Ta hysterie v loňském roce stála národohospodářsky viděno určitě miliardy peněz. Na všech těch opatřeních, protiopatřeních, školeních, jakoby úplných nesmyslech.

Já vám děkuji za pozornost a věřím ve vaši statečnost a úsudek, že tento návrh zákona nepodpoříte. Děkuji vám. Já také děkuji a budeme pokračovat v rozpravě. Jako první další je přihlášen pan poslanec Luzar, poté pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče.

Od mého předřečníka již tady zazněly některé argumenty, které nutí k zamyšlení. Ale dovolte mi osobní názor na tuto věc. Procházel jsem semináře, účastnil jsem se debat na různých úrovních, v různých výborech, setkával jsem se jak s lidmi z venčí, kteří jsou zainteresováni přímo na tomto zákoně, tak s jejich odpůrci, kteří vnímají, že tento zákon může být problémový. Z toho všeho jsem se snažil s maximálním vědomím a svědomím připravit návrh pro náš poslanecký klub, jak se vyrovnat s těmi návrhy, které jsou.

Snažil jsem se tuto výjimku změnit, neuspěl jsem. Z druhé strany byly činěny kroky k tomu, aby se přesto do toho návrhu k těm médiím aspoň doplnilo něco, co by vyvrátilo ty mé obavy z toho bezbřehého omezení, bez toho bezbřehého zrušení jakékoliv kontroly nakládání s osobními údaji, které v tom zákonu vůči médiím je obsaženo.

Dávám to do souvislosti, tyto dva návrhy, protože ono to k tomu spěje. Z jedné strany máme absolutní volnost pro média, která vlastně nebudou muset říkat nikomu nic dle tady toho nařízení Evropské unie. Z druhé strany je tady bezpečnostní hledisko orgánů, které by ze zákona měly mít zachovány nějaké principy práce s těmito údaji, a je tady voláno po jejich větším uvolnění. Mám z toho velice špatný pocit, přiznám se vám, a sám budu zvědav, jak budete k jednotlivým pozměňovacím návrhům přistupovat a jak k nim budete vstřícní, popřípadě ne. Zakončím svoji debatu, nebo svoje vystoupení tím, že je to velice složitý zákon. Podle toho nařízení všichni již fungujeme a ty hororové scénáře, které nám byly předkládány, se nenaplnily.

A zrovna tuto oblast třeba ten návrh vůbec neřeší.

Tento úřad funguje, dle mého názoru funguje velice dobře a velice rozumně přistupuje k aplikaci těchto zákonů, které před námi jsou v ochraně osobních údajů.

To nařízení platí už půl roku. Já bych doporučoval této Sněmovně, abychom se k tomu třeba za rok, za dva vrátili.

Já také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, přečtu nějaké omluvenky.